Třetí věc, kterou bych rád také zmínil, byly některé interpretační nejasnosti. Typicky jsme to řešili u zdravotních pojišťoven, kdy se měsíc řešila otázka, jestli penále je příslušenství nebo jistina. Nakonec i toto bylo vyjasněno. A v tomto zákoně už je to napevno definováno, aby nikdo a žádní exekutoři nemohli tvrdit, že penále zůstává jistinou, prostě je to příslušenství a takto se k němu také bude přistupovat v rámci tohoto druhého milostivého léta. Na závěr mi dovolte ještě říci jednu důležitou věc, která tady nezazněla. Od řady připomínkových míst, včetně Úřadu vlády a Ministerstva financí, zaznívala jedna připomínka, která má svoji relevanci, já s ní naprosto souhlasím. Vytváříme tady jistou nespravedlnost tím, že se takto vyřeší, nebo takto se nabídne vyřešit pouze věci vymáhané v soudních exekucích. Daňové a správní exekuce, ty, které řeší finanční úřad a další, tak těch se to nedotkne. Je to ovšem dáno tím, že tady se zabýváme skutečně pouze oblastí těch soudních exekucí, původně měl být novelizován exekuční řád. A je dohoda v tuto chvíli už i politická dohoda na půdorysu těch klíčových ministerstev Ministerstva financí, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva práce a sociálních věcí, že tento problém, tuto věc, to znamená možnost splatit jednorázově dlužnou jistinu u těch exekucí, které jsou vymáhány daňovou správou, takže to bude připraveno a v příštím roce 2023 také předloženo vládou Poslanecké sněmovně, a měli bychom i toto schválit, a tuto jistou elementární nespravedlnost napravit. Milé kolegyně, milí kolegové, dovolte mi požádat vás o schválení tohoto zákona v tom zrychleném řízení v prvním čtení, tak aby stihl ten zákon projednat v průběhu měsíce června i Senát, a on skutečně nabyl té platnosti 1. července, účinnosti 1. září, abychom tím i vytvořili ten dostatečný prostor těm všem, kteří se té problematice věnují na to dotyčné připravit. Ono je to i tom, že ten zákon podporuje a to chci na závěr říci, podporuje vzájemnou solidaritu jak v rámci rodin, širší rodiny, tak ale i v rámci společnosti. Je to skutečně o tom, že na tu dlužnou jistinu se často složí ta rodina, příbuzní, přátelé, kteří pomohou tomu dotyčnému se z té exekuční pasti dostat. Je to správně. Ale chci také poděkovat těm organizacím, které k tomu vytvářejí i ty podmínky, kdy například Člověk v tísni v té první vlně rozdal povinným 11 milionů na darech, které získal na speciálním darovacím účtu, po velmi pečlivém drobnohledu, kdy zvážil tu situaci toho daného člověka, že si skutečně zaslouží tuto bezprostřední pomoc, protože to mnohdy byly právě případy maminek, které zůstaly samy s dětmi, a ani na tu jistinu by fakticky ty finanční prostředky nemohly získat nikde.

Díky všem, kteří takto pomáhají a díky nám za to, že tento institut podpoříme, a skutečně naposledy, protože i často připomínané milostivé léto starozákonní biblické platilo jednou za 49 let. Myslím si, že to má být skutečně zcela výjimečný institut a podaná ruka těm, kteří pomoc potřebují a zároveň jsem tedy zdůraznil i ty výhody, které to nese pro všechny aktéry celého toho procesu. Děkuji za pozornost. Děkuji. Máme zde faktickou poznámku, a to je pan poslanec Stanislav Berkovec. Takže dalším, kdo je přihlášen do rozpravy, je paní poslankyně Lesenská. Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážení zástupci vlády, kolegové, kolegyně. SPD neustále tvrdí, že dluhy se mají platit a musí platit. A zároveň dlouhodobě upozorňujeme, že současný systém není ideální. Prosazujeme zestátnění exekutorů a zároveň prosazujeme, aby stejně jako soudy, i soudní exekutoři podléhali zásadě takzvané teritoriality. Tedy aby dlužníkovi exekutora přiděloval soud podle místa jeho bydliště. Dojde tím k výraznému snížení vymáhané částky o případné cestovné a další výdaje. Zvýšení šance dluh vymoci a tím i uspokojit věřitele a v konečném důsledku úspoře státu na případných vyplacených sociálních dávkách, které by člověk v dluhové pasti případně potřeboval.

Většinou dlužníka do úzkých nedostává dlužná částka jako taková, tedy jistina, ale následně až naskákané úroky způsobují, že daní jedinci nejsou schopni jednoduše částku zaplatit. Milostivé léto je tedy akce, která může značným způsobem pomoci zasaženým lidem. Pokud někdo má dluh vůči státu či jinému veřejnoprávnímu věřiteli, potom dlužníku za splnění podmínek stačí zaplatit jistinu a paušální náhradu nákladů exekutorovi. Může se jednat až o desetitisícové částky a velkou pomoc lidem.

Zdůraznila bych pouze některé změny, protože obsáhle o tom hovořil již předkladatel i můj předřečník.

Dojde tedy ke snížení zátěže z celého systému vymáhání exekucí a k snížení tlaku na sociální systém, protože důsledkem snížení počtu exekucí by mohlo být i snížení počtu osob, které pobírají sociální dávky a přesun části těchto osob z šedé ekonomiky do legálního zaměstnání. A zároveň umožní, aby nově zakotvené dávky byly posílány na chráněný účet.

Tato částka by měla asi lépe odrážet výši nákladů soudního exekutora. Milostivé léto se i nadále nevztahuje na daňové a správní exekuce. To by si totiž vyžádalo širší a podrobnější posouzení daného problému.